Já jsem byl kolegou Nacherem vaším prostřednictvím nepřímo vyzván.

Tehdy vláda, kde bylo součástí hnutí ANO, říkala, že to je vlastně jedno, protože stejně ti prodávající si tu daň započítávají do ceny, a že to povede ke snížení ceny nemovitostí.

Takže vlastně tímto krokem tímto krokem se zvýšila cena nemovitostí o 4 procenta. Já se tady nechci zabývat minulostí.

Já se nechci zabývat minulostí. Já jsem nikdy sám osobně nebyl ani příznivcem daně z převodu nemovitostí. Jsem velmi rád, že daň z nabytí nemovitostí se ruší.

Děkuji za slovo.

Ale on je tady kontext ještě toho, z jaké pozice to navrhujete.

Děkuji. Kolega Martínek musí ještě posečkat, protože tady mám další faktické poznámky.

Na pana kolegu Nachera vaším prostřednictvím. Já vím, že vy jste, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, vždycky podpořil i naše návrhy na zrušení daně z nabytí nemovitostí. Vždycky jsme tady slyšeli nesouhlasné stanovisko paní ministryně, vždycky jsme slyšeli a viděli nesouhlasné stanovisko hlasováním vašich kolegů.

Jen mě mrzí, že to vždycky musí být zkomplikované nějakými dodatečnými podmínkami.

Pane Volný prostřednictvím pana předsedajícího, já na vás musím reagovat, protože já jsem bytostný nepřítel daňových výjimek, opravdu, daňových výjimek. Ale není. Děkuji. Já bych chtěla reagovat na pana poslance Nachera prostřednictvím pana předsedajícího. Měl byste možná pravdu s tím, co jste říkal, kdo to podává, za jakých okolností, kdybychom tady předtím neslyšeli vůči opozičním návrhům výhrady.

Takže to byly důvody, které jsme tady uváděli a náhle zrušení té daně jde.

Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Děkuji.

Každopádně bych chtěl říci, že tady předkládám pozměňovací návrh, který reaguje na stále trvající problematickou situaci dostupnosti vlastnického bydlení v České republice. Vzhledem k vysoké poptávce po bytech a nízké nabídce volných bytů je stále pro velké množství obyvatel obtížné pořídit si vlastní bydlení. Prostředky vynaložené na koupi nemovitosti k zajištění vlastnického bydlení jsou pak ještě navýšeny o daň z nabytí nemovitých věcí.

Právnickým osobám je stále zachována možnost veškeré náklady na hypoteční úvěr započítat do nákladů společnosti. O tuto výhodu mají být dle vládního návrhu naopak připraveny fyzické osoby.

Čeští občané jsou poplatníky mnoha daní, kterými přispívají do státního rozpočtu, obdobně občané Evropské unie prostřednictvím svých státních rozpočtů přispívají do rozpočtu Evropské unie, ze kterého čerpá výhody Česká republika.